129.

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 190/1, a já prosím, aby se slova ujal zpravodaj volebního výboru, pan poslanec Lubomír Brož, a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení. Děkuji za slovo.

Dalšími velkými tématy byly parlamentní volby, nástup nového prezidenta Spojených států, sociální problematika, zdravotnictví a podobné.